Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu a já se táži, zda někdo navrhuje, abychom tento tisk přikázali jinému výboru jako garančnímu. Vzhledem k tomu, že žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování a já přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Eviduji přihlášku pana poslance Böhnische. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Protože novela se týká možných operací Státního fondu životního prostředí, dovoluji si požádat také o to, aby byl tisk přidělen výboru pro životní prostředí. Děkuji. Ještě někdo má návrh na přikázání výboru? Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se všichni přihlásili svými kartami. Je zde návrh, abychom daný tisk přikázali výboru pro životní prostředí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a přikázali jsme tento tisk ještě k projednání výboru pro životní prostředí.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 560, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 8. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.